Nekl zdravotní důvody, pan poslanec Novotný Josef pracovní důvody, pan poslanec Pleticha pracovní důvody, pan poslanec Plzák osobní důvody, pan poslanec Podivínský od 10.30 bez udání důvodu, pan poslanec Sedlář pracovní důvody, pan poslanec Seďa zahraniční cesta, pan poslanec Schwarzenberg pracovní důvody, pan poslanec Syblík do 11 hodin bez udání důvodu, pan poslanec Toufar do 11. hodiny z rodinných důvodů, paní poslankyně Wernerová do 11. hodiny pracovní důvody a pan poslanec Zlatuška z pracovních důvodů. Z členů vlády se omlouvají pan premiér z pracovních důvodů, pan vicepremiér Babiš pracovní důvody, pan vicepremiér Bělobrádek pracovní důvody, pan ministr Dienstbier bez udání důvodu, pan ministr Chovanec pracovní důvody, paní ministryně Jourová zahraniční cesta, pan ministr Jurečka pracovní důvody, paní ministryně Marksová pracovní důvody, pan ministr Prachař pracovní důvody, pan ministr Stropnický pracovní důvody, paní ministryně Válková pracovní důvody a pan ministr Zaorálek je na zahraniční cestě.

Pěkné dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Já bohužel musím reagovat na některé včerejší výroky pana premiéra. Pan premiér ve Sněmovně lže, protože se omlouvá z pracovních důvodů a jeho pracovní důvody včera žádné nebyly. Byl na třech mítincích sociální demokracie. Za pracovní důvody by se dalo označit až večerní otvírání Technologického centra v Ostravě. Lžou i stránky vlády, které říkají, že včera měl na programu pan premiér pokračování 17. schůze Poslanecké sněmovny. Jediné, kde se dočteme pravdu, jsou stránky sociální demokracie. To je jeden problém, ale to je věcí a odpovědností pana premiéra, aby si uvědomil, že jeho práce je práce premiéra a zákon o jednacím řádu Sněmovny mu jasně říká a je to zákon a jako premiér by ho měl dodržovat první , že v určenou dobu, kdy zasedá Sněmovna, ve čtvrtek od do má být tady a odpovídat poslancům. Za naprosto nehorázné ale považuji výrok pana premiéra, kdy po tom, co včera tady stál ministr životního prostředí a prosil o to, abychom schválili zákon o EIA, vysvětloval, jak je strašně důležité a kolik stovek miliard to může stát Českou republiku, pokud ten zákon nepřijmeme, a my jsme schválili zákon o zbraních, kdy tady stála paní poslankyně, kolegyně ze sociální demokracie, abychom zabránili škodám, aby si nemuseli ti, kteří mají staré zbraně, členové historických spolků, aby si nemuseli dělat bezpečnostní prověrku, tak my jsme ten zákon schválili všemi hlasy 81 přítomných. Pak jsme schvalovali do pozdních hodin, oproti standardní jednací době, schvalovali zákon o EIA, který, jak nás upozornil pan ministr životního prostředí, je velmi důležitý.

Tak já vám, přátelé, doporučuji, ukončeme dnešní jednání Sněmovny a pojďme vyjít mezi lidi! Navrhl nám to pan premiér!

Můžete prosím upřesnit, jak přesně zní ten návrh. Já si dovoluji vyhovět panu premiérovi a navrhnout přerušení jednání Sněmovny do příští středy 11 hodin. Ano, takto je to hlasovatelné.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Kolega Dolejš s faktickou poznámkou odmazávám.

Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo.

Protože samozřejmě čas, který je podle harmonogramu vymezen pro jednání Sněmovny, se chýlí ke konci, příští týden zasedají výbory, je výborový týden a my máme ještě řadu neprojednaných bodů.